Já vám, paní ministryně, děkuji.

Já teď poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila jako zpravodaj za výbor pro sociální politiku. Já zpravodajskou zprávu, kterou mám připravenou, předčítat nebudu, protože zde vše důležité sdělila paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. Já bych vás jen informovala o tom, že náš výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno v 8 hodin, protože jsme měli lhůtu pro usnesení do 10 hodin.

Můj pozměňovací návrh se týká toho, aby se při ošetřovném mohli rodiče střídat ne jenom jednou, ale podle jejich situace a potřeby, a také to, aby se ošetřovné vyplácelo jedenkrát měsíčně.

Bylo tam 80 %.

Takže si určitě nemyslím, že by to byla jenom sociální demokracie. Já bych si teď dovolila přečíst vám usnesení, které bylo přijato výborem pro sociální politiku.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova